Děkuji. Mělo by to být opačně.

Ten KRIT prostě tady píše jednoznačně strategii, jakým způsobem komunikovat se státními zaměstnanci, jak se postavit, v uvozovkách, proti dezinformacím.

Takže už ne dezinformací informací.